Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, kolegové, jenom krátce k vystoupení pana kolegy Zdeňka Ondráčka prostřednictvím pana předsedajícího.

Děkuji. Máte slovo, pane poslanče. Dobré dopoledne.

My jsme se v minulém volebním období zabývali a řešili jsme problematiku, a i jsme se na tom shodli, že vyznamenání by měli dostávat i lidé doposud žijící.

Myslím ani Za hrdinství, ani Masaryka. Všichni jsou in memoriam.

Faktická poznámka pana místopředsedy Pikala. Máte slovo.

Takže myslím, že tam žijící osobnosti jsou.

Děkuji. Další přihlášku do obecné rozpravy nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Na žádost poslaneckého klubu hnutí ANO vyhlašuji půlhodinovou přestávku. Pane předsedo Faltýnku, hlásíte se ještě o slovo? Děkuji, pane místopředsedo.